Já se tedy budu zajímat a obrátím se na pana ministra průmyslu a obchodu Mládka a požádám ho, aby se této problematice věnoval, aby mi poskytl informaci, jaké kroky učiní Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s tím podnětem, který dostalo od Ministerstva životního prostředí. Ale domnívám se, že ten postup Ministerstva životního prostředí odpovídá vzniklé situaci, a je zřejmé, že Ministerstvo životního prostředí této věci věnovalo dostatečnou pozornost a skutečně se snažilo zareagovat na to, co se odehrálo.

Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak. Prosím tedy dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Petr Fiala, aby přednesl svou interpelací na pana premiéra. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vláda, nebo spíš Ministerstvo financí se v poslední době, v posledních měsících, chlubí různými rekordy. Naposledy se pochlubilo, že jsme v srpnu měli rekordní přebytek rozpočtu. To by samozřejmě byla výborná zpráva nebýt dvou věcí.

Ale tou druhou věcí, a na to se chci zeptat, jsou vládní investice, které oproti schválenému rozpočtu i oproti skutečnosti loňského roku klesají. Oproti roku 2015 dokonce o 30 miliard korun za prvních osm měsíců.